Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Pane ministře, kůrovec už zlikvidoval více jak 500 tisíc hektarů lesů v České republice a ještě není všem dnům konec. Napadá především jehličnany, zejména smrkový porost.

Protože budemeli se na tu situaci jenom dívat, pak rozhodně nebudeme u 10 tisíc hektarů tentokrát listnatého porostu, ale ta situace bude mnohonásobně horší každým rokem. Čím dříve zasáhneme, tím menší škody budou.

Děkuji vám. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

O všech těchto možnostech se momentálně jedná.

Děkuji, pane ministře. No ona bude rozhodující rychlost.

Prosím, pane ministře. Já se na to chci zajet určitě podívat i osobně, na ten rozsah, a seznámit se se všemi možnostmi opatření. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.